Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím.

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Ano. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh se týká již oblasti 25.

Stanovisko? Garančního výboru?

Proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dostáváme se do oblasti označené pod číslem 26.

Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh je hlasovat A5. Ano. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl přijat.